Tak si prosím už v té pětikoalici konečně ujasněte, co vlastně chcete, jestli chcete euro, nebo nechcete euro, měli byste to říct lidem, Chcete dobrovolně přijímat migranty, nebo nechcete dobrovolně přijímat migranty, chcete zvedat daně, nebo nechcete zvedat daně?

A to nemluvím o privatizaci toho, co nám zbylo, jako Budvaru, České pošty, českých lesů, Českých drah, ČEZu, Čepra, Mera, a to nemluvím o privatizaci nemocnic a zavádění zdravotnických poplatků.

Dopad vlády takové pětikoalice pocítí na vlastní kapse úplně každý, staří i mladí, samoživitelky i rodiny s dětmi, zaměstnanci i živnostníci, střední třída i sociálně slabší, státní zaměstnanci i lidi v privátní sféře, důchodci i podnikatelé, prostě všichni.

A věřte mi, že ten boj až do roztrhání těla bude naše země potřebovat.

O tom si lidé rozhodnou, jestli budou chtít pokračovat cestou investic do našich občanů a do České republiky, jako to poslední čtyři roky dělalo hnutí ANO, nebo si zvolí utahování opasků, zvyšování daní a snižování životní úrovně. Ano, to je ta změna, o které tu oni mluví. Jejich plán změny je jaký?

Takže vážení spoluobčané, tyto volby jsou nejdůležitější od vzniku samostatné České republiky a rozhodnou o budoucnosti naší země. Žádný jiný program nemají.

Děkuji.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych z pozice vicepremiérky pro ekonomiku vysvětlila, proč považuji vládní návrh novely zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, jehož předkladatelem je poslanec a zároveň předseda vlády Andrej Babiš, za naprosto nezbytný, oprávněný a správný. Poprosím všechny přítomné o klid, případně své debaty přeneste do předsálí. Děkuji, pane předsedo.

Je to praxe, kterou já osobně považuji za správnou, neboť znovu a znovu otevírat téma vlastních platů, diskutovat o nich a v neposlední řadě i hlasovat, je zkrátka pro většinu lidí pochopitelně pod úroveň.

Firmy tváří tvář ekonomickým nejistotám, nově i zvyšování úrokových sazeb, si nemohou dovolit zvyšovat výplaty svých zaměstnanců tak, jak bylo v minulosti běžné.

To jen na připomenutí. Efekty zrušení, snížení zdanění práce se totiž samozřejmě vztahují i na zákonodárce.

Jsem přesvědčena, že se s tímto mým návrhem ztotožníte.

Říká se, že pokud je člověk jediným, kdo něco dobrého udělat může, tak to prostě udělat musí.